Jednak správní poplatek, potom poplatek, sankci od kanceláře pojistitelů a ještě je povinen a kancelář pojistitelů vymáhá po něm škodu.

I když vůbec se nechci zastávat těch, kteří neplatí pojištění. Je to špatně.

Pokud to teď vrátíme a zastavíme, tak tady zase další dva tři roky bude prolobbován tento naprosto nelogický systém.

Děkuji za slovo jako předkladatel.

My, kteří jsme absolvovali poměrně širokou diskusi na hospodářském výboru, a byla ta diskuse i na rozpočtovém výboru dokonce za přítomnosti zástupců Ministerstva financí, tak již víme, a já bych si dovolil to tady zmínit pro vás, kteří jste se té diskuse nezúčastnili, že ta situace je trošičku jiná. Ono nejde o ty polopřevody jako takové. Ano, jsou jedním ze zdrojů, kdy vznikají neplatiči zcela nevědomě. To je pravda. Ale vznikají neplatiči i z jiných důvodů. Vy si necháte vozidlo doma, neodhlásíte ho z evidence a máte povinnost zaplatiti zákonné pojištění pouze v případě, že vozidlo používáte na pozemních komunikacích při provozu. Jinak tu povinnost nemáte.

Takže tady vznikal první problém. Prosím, vy když nezaplatíte zákonné pojištění a nechytí vás při provozu Policie České republiky, tak vy nejdete do správního řízení. Vy neplatíte ani tu sankci pokutu. Který ale není dneska zdrojem toho, aby to sloužilo k úhradám! Protože ten garanční fond dneska už obnáší přes 1,4 mld. korun. A v podstatě to, co tady bylo řečeno o té vymahatelnosti, je vymahatelnost škody na pachateli té škody, to znamená na viníkovi dopravní nehody, který nebyl pojištěn, a je vymáhána soudně.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se připojil k tomu, co tady říkal pan kolega, a pouze bych dopřesnil slova nebo tu poznámku, kterou říkal pan kolega Volný. On říkal, že sankce jsou tři. Tak nejsou tři, ale je jich pět.

Takže dohromady pět sankcí, nikoliv pouze tři.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jenom jestli pan kolega Stanjura mě pochopil dobře, vaším prostřednictvím. Já jsem říkal, a za tím si stojím, že ten příspěvek je nemravný a že jsem pro jeho zrušení v současné době. Ale samozřejmě že jsem pro to, aby ten, kdo neplatí, svým způsobem postižen byl.

Děkuji panu poslanci Votavovi. A poté faktická poznámka pana kolegy Uhlíka. Fakt naposled. Jste buď na straně těch slušných, nebo černých pasažérů. Nic víc. Můžete si vybrat. Je to opravdu tak. Nemůžete být na straně obou skupin! Nemůžete! Navrhujete to přenést na města a obce. Co z toho budou mít a jak to budou vlastně vykonávat? Že je to legislativní zmetek. Na tom si trvám.

To je všechno. Nic víc, nic míň. Kdyby si plnili svoje povinnosti, tak počet postihů je nula! Další faktická poznámka pana poslance Uhlíka, poté pan poslanec Tejc, poté ještě jednou pan kolega Fichtner. Hlásí se Karel Šidlo a potom také Milan Urban. Paní zpravodajka se hlásila řádně, takže po faktických poznámkách. To mi běží čas?

Na jaře, stanovisko vlády k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní.

Těsně před jednáním hospodářského výboru. A byl schválen i v hospodářském výboru. My jsme svoje rozhodnutí odročili, druhý den jsme se k tomu vyjadřovali v rozpočtovém kladně, většinově. Myslím si, že to není dobře, takto projednávat takové důležité věci.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo. Pan předseda Stanjura tady hovořil o návštěvách v kancelářích, o tom, jak lidé nás budou pronásledovat jako poslance a budou nám spílat za zvýšení ceny povinného ručení. Nicméně hovořil o tom, že to vnímání bude takové, že ti, kteří se staví za změnu zákona, tak jsou pro ty, kteří neplatí a nedodržují pravidla, pak jsou ti, kteří hájí stávající podobu, a to jsou ti, kteří pravidla dodržují.